Takže tolik.

Takže tolik přehledné odůvodnění.

Děkuji mnohokrát. Také děkuji.

Vaše dvě minuty. Děkuji panu poslanci za řádné odůvodnění a chtěla jsem se zeptat. Samozřejmě, odpovědnost je daná výrobci, výrobce je povinen, ne obce, obce to dělají pro toho výrobce.

Takže by mě zajímalo, jak se vám podařilo toto prolomit se Svazem měst a obcí, protože každá obec se brání tomu, aby měla nějakou součinnost a nějakou povinnost, a kór když víme, že ta povinnost je daná výrobcům.

Takže ve své podstatě povinnost můžu dávat tomu kolektivnímu systému anebo autorizované obalové společnosti, ale že by se obce k tomu takhle dobrovolně zavázaly, to se mi zdá divné. A nyní je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Haas. Prosím, vaše dvě minuty. K paní kolegyni Peštové, vaším prostřednictvím.

Nyní se tedy vracíme... Děkuji za ten návrh, ale ona ta diskuse se rozvine. Je tady spousta starostů a třeba oni k tomu taky potom budou chtít co říct. A potom aby se nám to rozvinulo až na konci, to si myslím, že je zbytečné. Já vím, co chcete, ale já bych radši slyšela, prostřednictvím paní předsedající, ty odpovědi hned. Tak nyní opětovně přihlášená, ale už tentokrát do obecné rozpravy, paní zpravodajka Peštová, jakožto poslankyně říkala. Prosím, máte slovo. Já bych chtěla samozřejmě teď vystoupit ne jako zpravodaj, ale jako poslanec, který je součástí tohoto uskupení, a chtěla bych okomentovat to, co jsme se snažili v rámci těchto dvou tisků udělat.

A byla jsem za to ráda, byla jsem ráda, že jsme se nehádali a že to opravdu bylo věcné a ty argumenty tam padaly. Takže já strašně moc děkuji této Sněmovně, že nenačetla pozměňovací návrh povinného zálohování, neboť tento zákon umožňuje dobrovolné zálohování, a kdo chce, ať si zálohuje, ale ne za státní peníze a bude to za jeho. Vaše vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji.

Na druhou stranu je tady spousta dalších záležitostí. Systém odměňování v této republice je dávno přežitý.